Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Augustin Karel Andrle Sylor a zpravodaj garančního výboru pan poslanec František Vácha. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 450/4. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

Proto vás prosím, podpořte prosím tento můj a váš, nebo výborový návrh. Děkuji. Otevírám rozpravu. Děkuji. Musím načíst legislativně technickou změnu, kterou doporučuje legislativní odbor k pozměňovacímu návrhu pod písmenem C, to znamená k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Heleny Válkové.